Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 93. schůze Poslanecké sněmovny.

Pro informaci uvádím, že jsme přerušili tuto schůzi 26. března letošního roku, a to při projednávání prvního bodu Národní plán obnovy. Budeme tedy pokračovat právě tímto prvním bodem.

Omlouvá se ministr životního prostředí Richard Brabec, a to z pracovních důvodů na celý jednací den.

Ale přesto se ptám pana ministra, jestli chce rozšířit svoje úvodní slovo pro dnešní jednací den. Je tomu tak.

Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já nechci mluvit dlouho, protože považuji za fér, aby měl možnost se každý, kdo chce, k tomu vyjádřit. Nicméně považuji za správné, abych řekl aktuální informace ohledně Národního plánu obnovy, a to proto, že to je stále živá věc a neustále se diskutuje, neustále se doplňuje.

Čili jsou tam drobné změny, které do značné míry vyplývají stále z toho upřesňování a vyjednávání s jednotlivými partnery. A současně a to je důležitá zpráva Evropská komise je čím dál tím více náročná ve smyslu přepočítávání všech projektů a částek na klimatické změny.